Dále tedy moje ministerstvo zřídilo pracovní skupinu, která už pracuje na vytvoření metodické pracovní pomůcky pro stavební úřady, kde bude možno vlastně specifikovat vztah mezi zákonem o elektronických komunikacích, zákonném opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí, stavebním zákonem a zákonem o urychlení výstavby infrastruktury.

To poslední bych chtěla říci, že bychom chtěli v druhé fázi novely tohoto zákona umožnit takzvané přípoloží, to znamená, aby se dalo už rozpracované komunikace, které budou, aby se tam do toho dalo vstupovat těmito dalšími připojeními komunikací. Děkuji za pozornost. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, je zájem o doplňující otázku ze strany paní poslankyně Kovářové? Není zájem, takže přistoupíme k další interpelaci, kterou má pan poslanec Dominik Feri na pana nepřítomného ministra Richarda Brabce. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pokud ano, jaké kroky jste učinili? Případně zda jste konzultovali tyto věci se svým protějškem v Německu, kde s tím mají zkušenosti. Děkuji za odpověď. Děkuji. Dobře.

Tento dotaz je na pomezí na ministra Tomana a ministra Brabce, ale velmi se to prolíná.

Další interpelace nepřítomného ministra Richarda Brabce zní: Jakým způsobem chce ministerstvo zabránit vymírání drobné zvěře objektivně způsobené hospodařením zemědělců? Minimálně na jižní Moravě, odkud jsem, je to obří problém. Tato interpelace už zde jednou zazněla.

Děkuji. Velmi děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane přítomný ministře, patří vám také díky za přítomnost. A sice dopadů, které tato sleva pro občany přinesla.

Už jedině autem.

Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je pravdou, že první zářijové dny byly takzvané včasné jízdenky, tedy speciální tarif Českých drah pro spojení do krajských měst, vydány.

Ty takzvaně včasné jízdenky ovšem tvořily marginální objem prodávaných dokladů.